74.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Děkuji za slovo.

Cílem tohoto návrhu je upravit vztah správního řádu k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Na proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu se podle návrhu použije správní řád s tím, že některé otázky jsou upraveny odlišně, například účastenství, a použití některých ustanovení správního řádu je vyloučeno. Vyloučena je také obnova řízení a omezeno je rovněž použití přezkumného řízení.

To znamená, že by se na tento proces vztahovaly všechny opravné prostředky upravené ve správním řádu: odvolání, rozklad, obnova řízení, přezkumné řízení. Takový stav by mohl vést nejenom ke zvýšení administrativní náročnosti procesu, ale až ke kolapsu poskytování uvedených dotací včetně dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.